Není to tak, není to pravda. Je to jednorázová záležitost, není to nic, co by tady mělo platit za rok.